Děkuji za dodržení času.

A máme tu faktickou poznámku pana poslance Výborného, připraví se pan poslanec Michálek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Mně to nedalo. Já chci reagovat na paní poslankyni Válkovou. Opravdu věc, která je odborná, tak tady hovořit o nějakých politických kecech kolegy Veselého mně nepřijde opravdu jako rozumné. To nebyly politické kecy. A pokud jde o advokátní stav, tak to tady vidíme. Ano, je to tak, jak říkal kolega Chvojka. Já myslím, že tak jako máme samozřejmě lepší a možná horší soudce, máme lepší a horší advokáty, ale en bloc považovat někoho za ty, kteří tady nějakým způsobem jdou proti tomu systému nebo jej nějakým způsobem zneužívají, mně přijde nemístné.

Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat v rozpravě faktickými poznámkami. Děkuji kolegovi Výbornému za dodržení času.

Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už se nebudu vyjadřovat k podstatě věci, kterou už jsem popsal poměrně podrobně. Bude to reakce argumentační, protože tomu, jakým způsobem tady probíhá rozprava, se říká argumentace slaměným panákem. Nejdřív se vystaví nějaký slaměný panák, že Jakub Michálek odmítá advokátní stav jako celek, přičemž já jsem jasně řekl, že drtivá většina advokátů dělá svoji profesi řádně a poctivě, a myslím si, že toto je pouze malá část, a myslím si, že to je problém a ten bychom měli řešit. Takže poprosím, aby mi nebylo podsouváno v rámci této argumentace slaměným panákem, že chci zlikvidovat advokátní stav jako celek, nedej bože, že díky tomu tady vznikne nějaká nová totalita. Také děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Dokonce je možné, aby tomu navrhovateli uložil pokutu až do výše půl milionu, a ve chvíli, kdy se tak stane, tak nemůže po dalšího půl roku, pokud nesloží zálohu, podat insolvenční návrh další. Ale o čem se tady bavíme, a ta debata je zcela legitimní, jestli je tato obrana a možnost ochrany dostatečná. Ano, o tom se bavit můžeme, protože je to zpřísnění trestní represe. A debata, která tady proběhla v prvním čtení, ta debata nebyla adekvátní.

Už jsem to jednou zmínil ve svém prvním vystoupení. Prosím, je to zcela zásadní věc. Budeme tu mít návrh, který podepsalo více než 70 poslanců, který také upravuje velmi významně trestní zákoník, budeme o tom diskutovat dlouho, nebráníme se ani prodloužení lhůt.

Děkuji za pozornost.

Děkuji. Já jsem jenom prostřednictvím vaším, pane místopředsedo, se chtěla panu poslanci Veselému omluvit.

Samozřejmě politické kecy není slovník, který mně sluší, a nesluší asi žádnému poslanci a poslankyni, takže se moc omlouvám.

Já na svém stanovisku setrvávám.

Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom reagovat na tu poznámku o svobodě.

A to je obrovská bariéra svobody v této zemi. A tvářit se, že nevymahatelnost práva u nás není problém a že kdokoliv se snaží přispět k tomu, aby tady byla o něco větší, tak tady zasahuje do nějakých základních principů, mi přijde naprosto nepřípadné, vůbec to neodpovídá reálné situaci našeho soudnictví.

To není přece žádná ochrana obětí. Proti advokátům jako stavu vůbec nic nemáme, ale máme něco proti lidem, kteří úmyslně za účelem nějakého prospěchu jejich nebo jejich klienta falšují důkazy a předkládají je soudu. To nám prostě nepřijde v pořádku, proti tomu se vymezujeme.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.